40.

Prosím paní ministryni Válkovou, aby přednesla své úvodní slovo. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

Čili zákon o mezinárodní justiční spolupráci přinesl mnoho institutů mezinárodní justiční spolupráce, které jsou moderní, po kterých volala naše praxe.

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci, čili ten náš nově schválený zákon ve věcech trestních, oproti předchozí právní úpravě podmínky pro povolení průvozu zjednodušuje, takže tuto výhradu nepotřebujeme.

Neumožńovala tedy zajistit výkon zbytku trestu nebo celý trest.

Samozřejmě nebudou spojena s žádnými nároky na zvýšení státního rozpočtu. I z tohoto důvodu, ale hlavně z toho důvodu věcného pochopitelně navrhuji, aby vládní návrh byl schválen.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně předlohu celkem podrobně popsala. Abych nenosil dříví do lesa, tak bych si dovolil pouze navrhnout přikázání tohoto sněmovního tisku k projednání výboru zahraničnímu. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak ji i končím.

Já jsem svým rozhodnutím navrhl přikázat tento návrh zahraničnímu výboru, stejně tak učinil i pan zpravodaj.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Ano, pouze pro stenozáznam, takto tam bude uvedeno.